Víte, tato vláda je oprávněně kritizována za špatnou komunikaci, za neschopnost komunikovat. Ostatně i dnes publikovaný výzkum společnosti Median pro Český rozhlas říká, že pokud jde o komunikaci, ta této vládě nejde. Jak jinak interpretovat, že si skoro 70 % lidí myslí, že navrhované změny narůstající zadlužení státu nevyřeší? Ostatně o efektivitě vládní komunikace nejlépe svědčí fakt, že vláda Petra Fialy je vnímána lidmi jako vůbec nejhorší od kabinetu jeho spolustraníka Petra Nečase v roce 2013.

Na jednu stranu tyto katastrofální výsledky komunikace, ale na druhé straně létají desítky milionů ze státního rozpočtu na nákup reklamního prostoru v médiích, na marketingové poradenství, na placení různých komunikačních agentur a dalších firem, které dodávají tyto služby. Je evidentní, že nikdo ve vládě komunikaci a její efektivitu neřeší. Jen tak pro radost jsem si z registru smluv vyjel smlouvy Ministerstva práce a sociálních věcí od začátku tohoto roku. Jen rezort pana ministra Jurečky utratil, a říkám utratil, ne investoval, utratil od začátku tohoto roku do komunikace téměř 40 milionů korun, abych byl přesný, 38,9 milionu korun za komunikaci. A výsledek? Podle výzkumu společnosti STEM, který si také zaplatilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, se přitom s důchodovým systémem dnes cítí alespoň docela dobře obeznámeno jen 35 % osob. To rozhodně není nijak závratné číslo. Ptám se přítomných poslanců, zda vůbec zaregistrovali nějakou kampaň a osvětu k důchodové reformě za téměř 40 milionů korun?

Když už jsme u těch kampaní, rád bych také upozornil na další zajímavost. Už v září si vláda objednala, jistě zcela náhodou v době prezidentské kampaně, svoji slavnou kampaň proti drahotě. Média upozornila na skutečnost, že majitelé dodavatelské agentury pan Jan Vidím, Rudolf Mihle a Martin Kurzweil jsou obviněni z krácení daní. To ovšem nikomu nevadí a vesele s touto agenturou, která byla podle Deníku N zapojena do řetězce subjektů, které si vzájemně fakturovaly za fiktivní služby, spolupracovala dál. Jen od srpna si tato agentura do dnešního dne přišla na objednávky za více než 55 milionů, přičemž nejčastějším objednatelem u této agentury je Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra. Možná stojí za to si připomenout některé velké investice do reklamy, které tento stát udělal v několika posledních měsících, a mě by opravdu zajímalo, které z uvedených kampaní jste si všimli vy. Ministerstvo zdravotnictví utratilo 50 milionů korun za očkovací kampaň. Viděli jste ji, nebo si také ještě pamatujete jen Tečku, o které jste říkali, že byla špatná? Mimochodem, za stejné peníze, jako utratilo dnes Ministerstvo zdravotnictví, byla i ta Tečka. Nepochybuji, že jste viděli kampaň na propagaci datových schránek, na jejímž konci pak byl totální chaos na začátku roku, kdy s překvapením lidé zjišťovali, že jim stát bez jejich vědomí zřídil datovou schránku. Nepochybuji také o účelnosti výzkumu spokojenosti zákazníků České pošty, který vyšel na pouhých 40 milionů korun.

Tyto náklady však nejsou kompletní. Ještě k nim musíte připočítat náklady na lidi, kteří na ministerstvech pracují. Aby bylo jasno, nekritizuji vládu za to, že principiálně investuje do komunikace, ale za to, že to neumí, že to nedokáže vysvětlit, a to mluvíme o vládě, která se chlubila tím, že komunikace je pro ni přece na prvním místě! Dokonce si na to zřídila několik vládních zmocněnců a na ministerstvech speciální útvary.

Vrcholem bylo přiznání dnes už bývalého vládního zmocněnce pro média, který přiznal, že na Úřadu vlády neexistuje žádný transparentní klíč pro rozdělování peněz. Jinými slovy, o výběru médií rozhodoval úřad podle v lepším případě jen netransparentních kritérií. To ostatně potvrdila i dodavatelská agentura, jejíž zástupce k tomu pro Deník Opakovaně se potvrzuje, že tato vláda umí komunikovat jen se svými příznivci, a to ještě špatně.

Takže ministerstvo si objednává kampaň, už si objednává i, jak působí na adresáty této kampaně, ale pozor, to všechno za veřejné prostředky!

Já si myslím, že je úlohou politiků, aby vysvětlovali svoje kroky, aby politik, aby ministr vysvětlil podstatu důchodové reformy, a ne aby se snažili dostat do hlav daňových poplatníků za jejich vlastní peníze a ještě si to měřili.